Ten návrh je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky diskutován již delší dobu, prošel dvěma čteními, byl projednáván garančním školským výborem a také podvýborem pro regionální školství a celoživotní učení, ale také již v minulém volebním období byl předložen velmi podobný návrh, který měl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dlouhou historii projednávání.

Dalším bodem, který je velmi zásadní a důležitý, je zakotvení zákonného pravidla o výši platů.

Novela samozřejmě přináší i některé další drobné úpravy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy také souhlasí s některými pozměňovacími návrhy, které byly k návrhu podány.

Velká část pozměňovacích návrhů, jenom připomínám, vznikala také ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jde například o rozšíření institutu provázejícího učitele i na účastníky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, doplnění neformálního vzdělávání či sdílení zkušeností do výčtu dalších forem vzdělávání pedagogických pracovníků a dále o různé drobnější a legislativně technické úpravy.

Věřím, že díky této součinnosti je výsledná podoba návrhu akceptovatelná pro všechny strany politického spektra a všechny zainteresované subjekty, a jsem přesvědčen, že přispěje k dalšímu zkvalitnění českého vzdělávání.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 Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Výbor při svém jednání schválil proceduru hlasování tohoto tisku a přijal k jednotlivým pozměňovacím návrhům stanoviska.